A když to potom rozpočítáte, najednou zjistíte, že toho materiálu máte 100 %, a na to, aby všichni splnili ty cíle, tak by toho materiálu muselo být dvakrát tolik.

Je to spalování, energetické využití? Pane poslanče, máte slovo, dvě minuty. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejdřív na odlehčení, abychom ty emoce uklidnili.

Děkuji. Další faktická poznámka je pan poslanec Babka. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tak pak tady v rozpravě vystoupí koaliční poslanec kolega Král a oproti tomu, co tady říkala paní ministryně, navrhne prodloužení lhůty na projednání ve výborech na 80 dní. Děkuji.

Já jsem chtěla zareagovat na svého předřečníka, ale zřejmě už mně, prostřednictvím pana předsedajícího, někam utekl. Ten zákon o odpadech byl diskutován dost dlouho, dalo by se říct, minimálně čtyři a až šest let s tím, že samozřejmě byl předkládán dvakrát.

Ano, byla velká diskuse kolem toho. Co se týče těch seminářů, a nejenom seminářů: žádný zákon nebyl tak diskutován možná kromě stavebního zákona tak, jako byl zákon o odpadech. Jinak by taky neměl shodu Svazu měst a obcí, jinak by neměl shodu Hospodářské komory a Svazu průmyslu. Takže si naopak myslím a děkuji ještě jednou, prostřednictvím pana předsedajícího, panu poslanci Královi že byť je z druhého pole, tak uznal, že tam opravdu bylo odvedeno kus práce. Děkuji pěkně.

Děkuji, já stručně jenom.

Ale tady právě z jednoho klubu byl slyšet od kolegy Krále úplně jiný pohled, než jaký má ministryně, a úplně jiný pohled, jak jsem pochopil, i na některé jiné normy, než má jeho kolega Vomáčka.

Od toho je právě tady Poslanecká sněmovna.

Jenom na dovysvětlení. Tady došlo k nepochopení i kolegy z vlastní strany.

Takže je to skutečně o koncepčním přemýšlení, a pokud to neudělá Ministerstvo životního prostředí, tak holt se o to budeme muset pokusit my ve výborech, a ještě jednou za podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí slibuji, že se tomu budeme maximálně věnovat. Děkuji.

Moc děkuji.

Děkuji.